A jenom pro vaši informaci, to zadání, prosím pěkně, na vojenský návrh řešení ohledně nadzvuků, to ještě zadávala vláda pana premiéra Babiše, nikoliv vláda pana premiéra Fialy. Já bych požádala, aby byl klid v sále. Paní ministryně, ten čas samozřejmě, po který to teď bylo přerušeno, nastavím. Děkuju. Ta analýza probíhala celý loňský rok. A možná kdyby pan kolega Vích častěji chodil na výbor pro obranu, tak by ty informace měl a nenechával by tady pana Okamuru povídat úplné nesmysly a lži a urážky.

Pane předsedo, máte slovo.

Pobíráte tady vysoký plat, ale nikdy jsem si nevšiml, že byste vyvinul aktivitu, promiňte, takže proto jsem se musel zeptat kolegů prosím vás, najděte ho na internetu, kdo to vlastně je.

Nikdy jsem neviděl, že by se vymezoval proti tomu, co se děje u vás v tom hnutí.

Podporujete v tomhletom konání i vaše představitele hnutí STAN, ale je to tak. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Zbyněk Stanjura a Ondřej Lochman. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji moc.

Děkuji moc. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je váš problém, jste tady dost dlouho, abyste znal všechny členy Poslanecké sněmovny a pak hodnotil, a vůbec se nevyjadřoval k obsahu vystoupení. Takže porušil jednací řád za tichého přihlížení řídící schůze. Mohu s tím určitě souhlasit.

Pane poslanče, máte slovo. Tak jsem rád, že je vidět, že pan Tomio Okamura utíkal od toho, o čem jsem mluvil.

Tak si prosím vás zjistěte podklady a přesná data. A já bych se rád posunul již k tomu, o čem tu dnes debatujeme, a to je státní rozpočet.

Znovu bych chtěla pro všechny poslance a poslankyně zdůraznit, že projednáváme sněmovní tisk 284, který se dotýká státního rozpočtu České republiky, a to jeho změny.

Pane předsedo, máte slovo.

Dobrá, ale vyšší účast.